Navrhované změny sledují zatraktivnění fondového podnikání, zjednodušení procesních otázek v oblasti kapitálového trhu, jakož i harmonizaci správních poplatků na úseku finančního trhu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. Děkuji za slovo.

Cílem úpravy dosažení souladu právních předpisů České republiky a Evropské unie, implementace evropských předpisů do českého právního řádu a harmonizace právní úpravy správních poplatků. Novela zákona přispěje k vyšší atraktivitě fondového podnikání a českého kapitálového trhu a zajistí jeho lepší fungování při současném zvýšení ochrany spotřebitele.

Výsledkem bude odstranění nejasnosti, zvýšení právní jistoty a zajištění souladu právních norem s potřebami praxe. Hlavními přínosy navrhované úpravy, jak jsem řekl, je lepší fungování kapitálového trhu. Návrh zákona byl konzultován s Českou národní bankou a zástupci trhu, zejména s Asociací pro kapitálový trh. Děkuji panu zpravodaji za jeho úvodní slovo a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu. Neeviduji návrh na vrácení ani zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl předložený návrh přikázat k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Já tedy přivolám naše kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak.

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.